Děkuji.

Hlasujeme, zda povedeme obecnou rozpravu v rámci zkráceného jednání k tomuto návrhu zákona.

Kdo je proti? Hlasování číslo 93, přihlášeno 98 poslanců. Pro 88, proti nebyl nikdo. Já tedy otevírám rozpravu k tomuto bodu. Mám zde přihlášku.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Náš poslanecký klub SPD vítá a podporuje předloženou novelu zákona o kompenzačním bonusu, která tuto formu odškodnění živnostníkům přiznává, a to i zpětně občanům, kteří jsou v soudem vyhlášeném úpadku, respektive v osobním insolvenčním řízení. Ostatně jsme o tuto změnu žádali již dříve, protože dosavadní stav byl absolutně nespravedlivý až nehumánní. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že tomu, aby tito naši živnostníci mohli tuto podporu dostávat už dávno, bránil odmítavý postoj Evropské komise, respektive nesmyslná pravidla Evropské unie a smutný fakt jejich nadřazenosti českým právním normám.

Proto dneska podpoříme všechny pozměňující návrhy, které podporu zvyšují a rozšiřují i na skupiny podnikatelů, kteří na ni dosud nárok neměli. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámil s pozměňovacím návrhem kolegy Jana Volného k tomuto zákonu.

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby vznikl nárok i tehdy, když vydal tento zákaz jiný orgán veřejné správy, respektive jím pověřená osoba. Vysvětlím, o co se jedná.

Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že se podařilo tento ožehavý problém vyřešit. My jsme už od prosince hledali s Ministerstvem financí legislativní cestu, jak umožnit vyplácet kompenzační bonus lidem v insolvenci, protože ta nespravedlnost je skutečně obrovská. Lidé, kteří se snaží splatit své závazky, pracují, podnikají, a jen proto, že v minulosti jim vznikl nějaký dluh, který nemuseli nutně zavinit třeba oni znám případ člověka v insolvenci, který splácí dluhy za svoji manželku, a podobné případy jsou také tak jen proto, že si z minulosti nesou nějaký závazek, který se snaží splatit, by přišli o státní podporu, která je pro všechny ostatní podnikatele, kteří podnikají stejně jako oni, velmi nespravedlivé. Já jsem rád, že se to podařilo.

Vím, že i kolega Lukáš Kolářík se tomu velmi intenzivně věnoval, a snad jsme přispěli k tomu, aby byla vidět závažnost této problematiky. Nad rámec tohoto si dovoluji podat ještě řadu pozměňovacích návrhů, které jsme připravili spolu s kolegou Tomášem Martínkem a kolegyní Věrou Kovářovou. Týká se to problémů, které stále nejsou vyřešené v oblasti kompenzačního bonusu. Chceme, aby nárok na kompenzační bonus měli i dohodáři, které propustily například úřady, protože tam je zcela evidentní sekundární zasažení. Ale vůbec obecně platí, že došlo k nešťastné situaci a vlastně to zmiňoval i kolega Feranec, který řeší část té problematiky kdy máme situaci, kdy ti, co jsou zakázáni z moci úřední, dostávají peníze, a ti, co jsou zakázáni kvůli faktické situaci, peníze nedostávají. Tohle chceme napravit alespoň pro část dohodářů.

Z tohoto důvodu, protože se nepodařilo dojednat řešení, které by umožnilo odpustit odvody jen těm OSVČ, které dostávají kompenzační bonus, z tohoto důvodu navrhujeme zvýšení kompenzačního bonusu o 180 korun na den, což kompenzuje ty odvody.

My navrhujeme v rámci tohoto zákona osvobození těchto příjmů od odvodů i daně. Myslíme si, že ve chvíli, kdy stát někomu nařídí pracovní povinnost, tak to nemá danit.